Takže já si nepamatuji, že by tu byla jediná politická strana, která by říkala něco jiného.

Takže já myslím, že tu debatu můžeme skončit, protože tu nikdo takový není. A další věc. Já jsem se chtěl vyjádřit k tomu, že my se bavíme o situaci na řeckotureckých hranicích, ale mně tady jakoby pořád chybí, abychom si řekli, co je příčinou toho, co se odehrává na řeckotureckých hranicích, a aspoň se podívali na příčiny toho, co se odehrává a co je vlastně příčinou toho, proč se Erdogan chová tak, jak se chová. A dovolte mi, abych řekl jenom některá fakta.

Turecko je tam má, protože tam má své zájmy.

A ten druhý důvod, proč má dneska Turecko vojáky v Sýrii, je ten, že chtějí zabránit tomu, aby se přelila další vlna uprchlíků ze Sýrie do Turecka. A já bych vám rád připomněl, co se stalo nedávno.

V podstatě tu hranici má neprodyšně uzavřenou.

A teď co se dělo dál.

V tom Rusové tak úplně nelžou, protože je pravda, že časem se víceméně ty islamistické skupiny prosadily natolik, že víceméně ten prostor poměrně do značné míry kontrolují. Takže ten argument Rusů není úplně lichý. Abychom byli úplně spravedliví, tak vlastně opakuji, je to do značné míry pravda.

Na to Turci odpověděli, že to naprosto nepřijímají. Prostě proto, protože řekli, že to by znamenalo, že tři miliony obyvatel toho Idlíbu by byly víceméně pod kontrolou Asada, což je podle nich nepřijatelné.

A samozřejmě že máte pravdu, že nás Turci vydírají.

Takže to je jediná alianční armáda, která nějak v tomto prostoru, kde si rozděluje vliv tedy Rusko, Sýrie a dneska tedy Turecko. My tam v podstatě nejsme. Ten důvod, proč v celé té věci taháme za menší konec, je prostě ten, že tam nejsme.

Ale ani tam prostě nějak víceméně vojensky nejsme.

Je tam jediné. Samozřejmě má tam své zájmy a chová se dneska jako někdo, kdo se snaží stát i regionálním hegemonem, to je všechno pravda. Jeho zájmy nejsou úplně totožné s našimi.

Ale je to bez nás. Že mu občas někdo něco slibuje, ale jinak že jsou v tom sami.

Na druhé straně veřejnost víceméně nechce, aby byli další mrtví turečtí vojáci. Takže on je vlastně víceméně také obětí naprosto protikladných požadavků.

Mimochodem je těžké i pro Rusko, protože Putin také chce nechat hlasovat ústavu Rusům a potřebuje mít nějaký výsledek. Putin také to potřebuje dotáhnout do nějakého konce. Takže chápete, všichni tlačí do toho, aby měli nějaký výsledek.

A v čem je ta situace nebezpečná a proč to tady říkám? Protože to je na tom opravdu docela zajímavé a možná by to mělo být pro nás podstatné, že je tady něco, z čeho je strach, přátelé.

Dokonce války, jejíhož konce nejsme schopni dohlédnout.